Děkuji, pane premiére. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Je tomu tak. Prosím. Skutečně jsem měl připraven delší příspěvek. Jsem rád, že slyším, že vláda se vyjádří ke splnění těch 72 podmínek, čili že budeme mít možnost taky zřejmě prostřednictvím parlamentu znát názor vlády, eventuálně se k těm podmínkám dostat. A druhá věc mě trošku překvapuje.

Děkuji. Poprosím pana premiéra o reakci.

Předpokládám, že by nic nemělo, vážené poslankyně, vážení poslanci, bránit tomu, aby ta smlouva byla zveřejněna. Čili pokud tam nebudou jakékoli překážky, předpokládám, že nikoliv, tak asi nejjednodušší cestou bude, abychom tu smlouvu jako Úřad vlády zveřejnili na webu Úřadu vlády a byla tady pro všechny k dispozici. Zjistím technické podrobnosti. A pokud tady to bude jenom trochu možné, tak to zrealizujeme. Musím říci, že klíčové pro uzavření té dohody bylo najít nějakou cestu kooperace s Tureckem, tak abychom zastavili nelegální migraci, která z Turecka do Evropy mířila. A myslím si, že i Turecko musí mít zájem na tom, aby ta dohoda fungovala, protože ani Turecko nemá zájem, aby k němu neustále přicházeli další a další uprchlíci, kteří se přes Turecko budou snažit dostat do Evropy, protože stále větší množství uprchlíků z různých zemí zhoršuje bezpečnostní situaci i v Turecku.

A předpokládám, že Turecko by i do budoucna mělo mít zájem s Evropou kooperovat na regulaci nelegální migrace. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Valentu, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo. Vážený pane premiére, asi se shodneme na tom, že v médiích lze vyposlechnout rozličné perly.